Proto jsem přesvědčen, že pokud by vaším rozhodnutím došlo protože se bude hlasovat o návrzích těch procedur ke změnám, chci jenom upozornit, že budeme nuceni v každém případě požádat o přerušení projednávání třetího čtení v tom smyslu, abychom s legislativou dali dohromady pokračování té procedury, pokud by tyto body prošly. Je to skutečně velmi provázáno a je to poměrně složité. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. prosím.

Je to osm hlasování! Je to osm hlasování. Jaká složitá procedura? Jaké složité vnitřní procesy a provázanosti v osmi? To není žádná pravda. Úplně jednoduše, my tím hlasováním rozhodneme o politickém názoru na tento zákon.

A já jsem vždycky pro, abychom i o těch kontroverzních návrzích raději hlasovali, aby se ukázalo, kdo má jaký názor. A ten váš výborný návrh jsem už podpořit nemohl, protože z legislativně technických důvodů jsme už k tomu hlasování nepřistoupili. Tak já za sebe podpořím oba pozměňovací návrhy k proceduře.

Ještě pan zpravodaj, než dám hlasovat. Prosím. Já jenom chci říci, doufám, že jsem nikoho nestrašil, a strašit tady nebudu. Ale na druhé straně jsem chtěl pouze upozornit na to, že procedura garančního výboru byla sestavena tak, abychom náležitě zhodnotili a vyhodnotili, které pozměňovací návrhy navazující v té proceduře na jednotlivá schválená nebo schválenými hlasováními na jednotlivé kroky byly vyloučeny z hlasování. V tom je to komplikované. Proto jsem říkal, že bychom požádali v případě změny procedury o to, abychom dokázali správně vyhodnotit, co dalšího se vlastně v případě přijetí těchto bodů nebude dále hlasovat. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás všechny odhlásím. Požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Tento návrh byl zamítnut. Nyní tedy budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Zemka, který chce, abychom u pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem B samostatně hlasovali bod 7, 8 a 9 a potom jedním hlasováním zbývající pozměňovací návrhy pod písmenem B.

Tento návrh byl také zamítnut. Nyní tedy dám hlasovat o proceduře hlasování, tak jak byla navržena garančním výborem.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s procedurou hlasování byl vysloven souhlas. Ano, děkuji za slovo. Takže první hlasování bude o návrhu legislativně technických změn, které jsem načetl dnes ve třetím čtení. Stanovisko pana ministra k těmto legislativně technickým úpravám? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Další hlasování bude o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru, které jsou uvedeny pod písmeny A1, A2 a A3. Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Pardon, omlouvám se. Pan poslanec Blažek.

Požádám vás tedy o stručnou charakteristiku pozměňovacích návrhů. Takže já se vrátím ještě k tomu předchozímu hlasování, abyste věděli, co jste vlastně prohlasovali. Takže víceméně jsou v tomto hlasování o usnesení hospodářského výboru obsaženy pouze otázky týkající se odkladných účinků žaloby proti rozhodnutím, kterými byl uložen správní trest za přestupek. A další promítnutí do bodů zákona. Máme tam pozměňovací návrhy pana poslance Zemka.

Takže další hlasování o těchto dvou pozměňovacích návrzích. Stanovisko výboru? Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Další hlasování bude o pozměňovacím návrhu pana poslance Kučery pod písmenem F1. Tento pozměňovací návrh se týká § 35h, kde je upřesněn text týkající se osoby pověřené výkonem státního dozoru, zda je oprávněna odebírat či neodebírat průkaz řidiče taxislužby. Stanovisko výboru? Pan ministr?

S tímto návrhem byl také vysloven souhlas.